Musí tak být zřejmé, jaké konkrétní důsledky podle vlády hrozí pro hodnoty vymezené v tomto ustanovení, tedy co konkrétně odůvodňuje například závěr o hrozbě značných hospodářských škod nebo ohrožení základních práv a svobod nebo bezpečnosti státu. To v případě současného vládního návrhu zcela absentuje. Tyto důvody navíc nesmí být svévolné, smyšlené a konkrétní. Návrh zákona, jehož projednání ve zkráceném řízení vláda navrhuje, musí být schopen zamezit vzniku nebo trvání předmětného ohrožení veřejného zájmu. Nic z toho v případě novely pandemického zákona naplněno není a vyhlášení stavu legislativní nouze je výsměchem zákonu a naprostou nehorázností. Vůbec bychom to neměli akceptovat.

Já vám děkuji, paní poslankyně. V současné době nikoho nevidím ani nemám přihlášeného v rozpravě.

Počkám, až se ustálí počet poslankyň a poslanců v sále, poté bych zahájil hlasování. V současné době budeme jenom pro pořádek hlasovat, abychom posoudili, zda trvá stav legislativní nouze.